Fakticky to znamená jenom mírné zvýšení financí směrem k soukromým vysokým školám ze státního rozpočtu.

Je z čeho to platit. Není problém vyplácení sociálních stipendií dát pouze jako povinnost bez nároku na finanční zdroje ze státního rozpočtu. Kdyby tam tato věc byla, tak bych to považoval za chvályhodné vzhledem k těm studentům, a nikoliv jen jako úlitbu pana ministra směrem ke komunistickým poslancům.

To byl poslední přihlášený v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ano. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za bohatou a košatou debatu. Opět se ukázalo, že oblast školství vám všem mimořádně leží na srdci. Jsem velmi rád, že v řadě příspěvků, byť z levého či z pravého spektra, zazněly pozitivní podpůrné hlasy, protože novela by měla být podpořena všemi hlasy napříč politickým spektrem. Jak jsem již podotkl ve svém úvodním vystoupení, je to klíčová novela, která je podporovaná jako vyvážená novela širokou odbornou veřejností, rektory jednotlivých vysokých škol i Radou vysokých škol. Také jsem velmi rád, že připomínky TOP 09 byly shrnuty v jednom vystoupení jednoho z poslanců a tím jsme si ušetřili čas. Dovolte mi ale přece jen se dotknout jednoho vystoupení, které mě trochu zarazilo, a to je vystoupení paní poslankyně Putnové, která považuje tuto novelu za málo ambiciózní, že od toho čekali více. Je to možné, ale myslím si, že měli dost času takovou novelu připravit.

Mohu ale potěšit paní poslankyni Putnovou, že ty obrázky, na které čeká, tak jistě poskytneme v druhém čtení, kde by měla být široká debata za účasti odborné vysokoškolské reprezentace, protože se jich to týká. Nemohu ale souhlasit s výrokem paní poslankyně, že rektoři nejsou zodpovědní za vývoj vysokého školství v České republice. Myslím si, že jsou mimořádně spoluzodpovědní za vývoj v České republice a že jsou zodpovědní za vývoj vysokých škol a nemůžeme je pasovat a degradovat do role lobbistické skupiny. V závěru mého vystoupení mi dovolte, abych požádal vás zleva, tak vás zprava, tak vás uprostřed i za mnou, abyste podpořili tuto novelu a propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nemá zájem o závěrečné slovo. To je návrh na vrácení předloženého návrhu vládě k dopracování. Všechny vás nejdřív odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak v hlasování pořadové číslo 146 rozhodneme o tomto návrhu paní kolegyně Putnové.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 146. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat, a to přikázáním výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Ano, paní poslankyně Putnová. Přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 147.

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, který by to měl projednávat. Vnímám přihlášku paní poslankyně Putnové a další návrhy hned budeme řešit. S ohledem na to, že se tato novela dotýká státních vysokých škol, doporučovala bych, aby se minimálně výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost věnoval pasážím, které jsou zaměřeny právě na tyto státní vysoké školy. Čili výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost. Pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Bude zaznamenáno v písemném zápise o jednání a o výsledku hlasování. Máme tedy před sebou dva návrhy k hlasování, a to je přikázat jako dalším výboru k projednání výboru pro obranu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Jinému výboru to přikázáno nebylo. Lhůta pro projednání je zachována podle zákona o jednacím řádu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 32.